Nebude již současně platit podmínka, že musí být součástí veřejné nebo jiné sbírky muzeí, galerií, archivů nebo knihoven či inventářem církví nebo náboženských společností, ani nemusí náležet do stanovených kategorií nebo splňovat kritéria stáří či finanční hodnoty podle přílohy, která se v této souvislosti současně zrušuje. Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt, například pro ohledání kulturního statku ze dvou na šest měsíců nebo pro podání žaloby u příslušného soudu v členském státě z jednoho roku na tři. Na základě problémů v aplikační praxi jednotlivých členských států se pro účely prokazování rovněž upřesňuje pojem nezbytné péče a v souladu se směrnicí stanoví výčet kritérií, kterými je možné vynaložení takové péče při nabytí kulturního statku doložit a které se dají důvodně očekávat. Současně se pro vzájemnou spolupráci členských států při navracení nezákonně vyvezených statků zavádí možnost komunikace s využitím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Jak jsem již uvedl, novela je výhradně transpoziční a obsahuje pouze nezbytné změny stávající právní úpravy. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost. Zpravodajem byl určen pan poslanec Roman Procházka, který má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo.

Novela zákona přináší následující změny. Především zjednodušuje definici národního kulturního statku, a to odkazem na národní kulturní poklad České republiky, čímž oproti dosavadní právní úpravě rozšiřuje okruh předmětů podléhajících ochraně podle tohoto zákona. V souvislosti s touto změnou se ze zákona vypouští příloha číslo 1, kterou je výčet kategorií považovaných za národní kulturní statek. Dále zavádí komunikaci mezi členskými státy prostřednictvím takzvaného systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

Tato novela však stále ponechává možnost komunikace i jinými způsoby než prostřednictvím tohoto systému. Novela zákona dále prodlužuje promlčecí lhůtu z jednoho na tři roky, což pozitivně ovlivňuje pravděpodobnost navrácení nezákonně vyvezeného kulturního statku do země původu. Dále se prodlužuje lhůta, kdy má ústřední orgán žádajícího státu možnost účastnit se ohledání nezákonně vyvezeného kulturního statku, a to ze dvou na šest měsíců. V rámci soudního řízení pak novela zákona přenáší důkazní břemeno na vlastníka nebo držitele nelegálně vyvezeného kulturního statku. Aby takovému vlastníkovi nebo držiteli byla přiznána náhrada za odejmutí nezákonně vyvezeného kulturního statku, musí prokázat, že při nabytí tohoto statku vynaložil nezbytnou péči. Zákon následně stanovuje, jaké skutečnosti má soud následně zkoumat.

Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova pan ministr, pan zpravodaj nemají zájem. V tom případě přikročíme k hlasování o přikázání výborům. Nejprve určíme garanční výbor. Je zde jiný návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Není tomu tak. V tom případě jsme hlasovali o všem, co bylo navrženo, a končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.